Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za slovo.

Kauza tří veřejných zakázek, o kterých jsme mluvili na výboru, se týká aplikací pro vymáhání pohledávek, výběr pojistného OSVČ a kontrolní činnost a rozvoj BizTalk, kde již více než dva roky brání vedení České správy sociálního zabezpečení řádnému výběru oprávněného dodavatele cestou opakovaného rušení výsledků hodnoticích komisí a nerespektování rozhodnutí ÚOHS. Konkrétním důsledkem je dlouhodobé nezajištění rozvoje těchto aplikací a nezbytné podpory běžného provozu s aktuálním rizikem kolapsu aplikací.

A kde je vaše zodpovědnost, paní ministryně? Děkuji.

Vážený pane ministře, obracím se na vás stejně jako před dvěma týdny na pana premiéra a paní ministryni Šlechtovou ve věci kritické situace, pokud jde o kapacity mateřských škol ve Středočeském kraji.

Zdůrazňuji, že jsou to projekty připravené k realizaci. Já myslím, že není přehnané hodnocení, že stávající situace je prostě neúnosná. Jak ji hodlá řešit tato vláda? Je možné využít evropské peníze? Je možné navýšit či zřídit národní dotační tituly? Děkuji za písemnou odpověď. Já vám děkuji. Dále vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Martin Kolovratník, protože pan poslanec Holík stáhl svoji interpelaci ve věci těžby lithia. Pan poslanec Kolovratník není přítomen, takže jeho interpelace propadá.

Chci se vás znovu zeptat: Co se vlastně děje na České správě sociálního zabezpečení a čemu vystavujete, paní ministryně, své zaměstnance? Ohrožujete jejich zdravotní stav? Myslím si, že jako ministryně práce a sociálních věcí byste spíše měla své zaměstnance chránit. Děkuji vám za odpověď. Přednese svoji interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance ve věci prodeje nemovitostí cizincům. Prosím, paní poslankyně. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, neustále jsme ujišťováni vládou a především Ministerstvem vnitra, že zde nemáme žádnou nelegální migraci, že se nemáme v podstatě čeho obávat.

Ať přichází odkudkoliv. To přece nikdo nemá přehled o tom, co je to za lidi.

Jakou formou je zabráněno koncentraci těchto lidí v určitých oblastech. Víme všichni, jak to vypadá na Teplicku, a řada občanů je znepokojena. Velmi znepokojena. Děkuji.